Já děkuji paní poslankyni. Předávám řízení schůze. A s faktickou nyní pan ministr financí. Budu hledat chybu na své straně, odpovím stejně. Vládní návrh máte před sebou. Na tom se nezměnilo vůbec nic. Já jsem obdržel návrh, společný návrh Sdružení místních samospráv a Svazu měst a obcí a slíbil jsem , že ho projednáme ve vládní koalici. Dneska projednáme v prvním čtení, tak návrh vlády máte všichni před sebou.

Ale je to návrh Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv.

Děkuji.

Děkuji.

Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Například se zaměřím na významné dopady, které bude mít tento daňový balíček na živnostníky. Rád bych připomněl některé z těch nejvýznamnějších změn a dopadů. V první řadě se jedná o vlastně progresivní zdanění. Je to prostě tak. Pravicová vláda zavádí další progresivní zdanění zaměstnanců a podnikatelů.

Tím vlastně dojde k rozšíření množiny poplatníků, vůči nimž se uplatňuje zvýšená sazba daně.

Osoby samostatně výdělečně činné pocítí také v následujících letech významně navýšení odvodové zátěže, a to je určitě velmi důležitá a citlivá záležitost.

To je o pět procentních bodů ročně, a tím přiblížit minimální vyměřovací základ na úroveň minimální mzdy. Zároveň se navrhuje, aby osoby samostatně výdělečně činné platily pojistné nejméně z 55 % namísto současných 50 % základu daně.

Ovšem vedle odvodů a těch odvodů na důchod se mají živnostníkům zvednout také odvody na zdravotní pojištění, namísto 50 % základu daně mají nově odvádět 55 %. Možná to přijde, že to není třeba tak velké, ale ono když se tyhlety odvody a daně sečtou, tak to dává poměrně dost velkou částku, hlavně pro ty nejníže příjmové OSVČ. Zvýšení odvodové zátěže osob samostatně výdělečně činných v podobě navrhované úpravy minimálního vyměřovacího základu a zvýšení minimálního pojistného může mít přitom velmi negativní dopady na ekonomický růst. Na tom se shodují i zástupci podnikatelů.

Mnohem horší věcí však podle něj je, že vláda místo posilování principu spravedlnosti vůči všem pracujícím zvyšuje nespravedlnost vůči skupině samostatně se živících občanů. Říká: